Má ale značný politický význam, neboť země západního Balkánu patří k prioritám zahraniční politiky ČR a je v našem zájmu i nadále ke stabilizaci Balkánu přispívat. Předpokládaný objem finančních prostředků souvisejících s navrhovaným působením v zahraničních operacích činí v roce 2017 přibližně 1,16 miliardy korun a v roce 2018 přibližně 1,12 miliardy korun. To jsou ty pohotovostní jednotky OSN, které bude hrazeno mimo rozpočet Ministerstva obrany. Co se týče právního aspektu mandátu, všechny navrhované zahraniční operace jsou v souladu s mezinárodním právem.

Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je výrazem ochoty a připravenosti ČR nadále se aktivně zapojovat do zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Proto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby předložený materiál schválila, a vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru poslankyně Jana Černochová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vy jste před chvílí avizoval, že kromě vystoupení ministra obrany se můžeme těšit i na vystoupení ministra zahraničních věcí. Já se chci zeptat, kde je ministr zahraničních věcí. Jestli je nasazování vojáků do zahraničních operací klíčový dokument, který tato vláda, kterým se zavazuje na dva roky v počtu, jak už tady říkal pan ministr, přesahujícím tisícovku každý rok, tak jestli to naše čelné vládní představitele, jako je premiér, jako je ministr vnitra a zahraničních věcí, nezajímá, tak to skutečně má vypovídací schopnost o tom, jakým způsobem vláda ČR přistupuje k resortu Ministerstva obrany. A je mi líto pana ministra obrany Stropnického, že s těmito koaličními partnery musí v té vládě sedět.

Zase to odnesou vojáci, zase to odnese ministr obrany Stropnický, který tady sedí.

A ministr vnitra? Víte, já myslím, že tento bod víme dva týdny, že bude zařazený na dnešek na tuto hodinu. A pokud skutečně vrcholní představitelé naší vlády jsou lhostejní vůči tomuto nasazení našich vojáků, tak skutečně já s tím mám zásadní problém. Ale vzhledem k tomu, že nechci ani prodlužovat čekání na to, jestli ten mandát schválíme, nebo ne, tak to tady budu pouze říkat a nebudu tedy navrhovat, kvůli vojákům nebudu navrhovat procedurální návrh. Ale skutečně je to naprosto otřesné, že se tímto způsobem vláda k naší armádě chová. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud jde o obsah předloženého materiálu, dovolím si odkázat na to, co zde zaznělo, neboť si myslím, že informace obsažené ve vystoupení pana ministra obrany byly vyčerpávající.

Dále výbor pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. A jak jsem avizovala, hlásím se do obecné rozpravy a následně v podrobné načtu usnesení. Já vám děkuji. Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu a rovnou vám udělím, paní zpravodajko, slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Nechci zdržovat a popisovat znovu, co obsahuje předkládaný návrh.

Už jenom proto, že Afghánci obávající se o své životy po stažení zahraničních sil výrazným způsobem přispívají k současné uprchlické vlně.

Bohužel situace se tam zhoršila takovým způsobem, že rekonstrukční týmy už tam nejsou a celý vývoj se posunul někam jinam. Samozřejmě by naším zájmem mělo být znovu se podílet na rekonstrukci této země a nejenom tam mít vojáky, kteří nějakým způsobem monitorují v rámci mírových operací tu situaci.